Ano, děkuji.

Poté vás poprosím, druhá varianta je v 17 hodin, jako pevný bod na 17. hodinu dnes, anebo potom v pátek na 10. hodinu dopolední. Děkuji, pane poslanče. Ráda bych vám vyhověla, bohužel tento tisk ještě nemá splněny lhůty. Byl předložen 3. 6. a vláda má měsíc na to, aby ho posoudila, takže je mi líto.

Já se ptám, zda se ještě někdo hlásí s návrhem? Prosím, pan předseda Výborný, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, já bych rád jménem pěti předsedů poslaneckých klubů navrhl ještě jednu úpravu programu tohoto týdne, a sice konkrétně bod 74, sněmovní tisk 165 senátní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů souvisejících zařadit jako první bod po bloku z grémia načtených bodů v bloku prvních čtení.

Ještě se někdo hlásí?

Všechny vás ještě odhlásím, než začneme hlasovat, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Pokud proti tomu nikdo nic nemá, hlasovali bychom jedním hlasováním.

Zdá se, že počet přihlášených se nám již ustálil.

Návrh z grémia byl tedy přijat. A nyní budeme pokračovat v dalším hlasování, a to načtených návrhů změn v programu schůze. Navrhuje nový bod, který zní: Vláda Petra Fialy neřeší zdražování a poškozuje naše občany. Pan předseda ho navrhuje jako první bod dnes. Kdo je proti?

Hlasování číslo 69, přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 84. Návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh opět pana předsedy Okamury.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat opět o návrhu pana místopředsedy Havlíčka. Jedná se o bod 70, sněmovní tisk 154, zákon o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, a navrhuje ho zařadit jako druhý bod dnes.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 72, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 83. Návrh byl zamítnut.

Navrhuje ho zařadit jako třetí bod dnes.

Hlasování číslo 73, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 84. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu paní předsedkyně Schillerové.

Kdo je proti?